To je prostě trend, který tady je.

Ale bohužel, nikdy v minulosti na konkrétní kroky v rámci těch plánů bohužel nedošlo.

Jakou vidíme budoucnost třeba v rámci právě digitalizace, elektronizace a tak dále. Teď se to děje.

A teď říkat a teď ministr vnitra...

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mašek.

Děkuji za slovo.

To všechno beru. Ta Pošta Partner s tím, že tam je předpoklad, že ti partneři to budou dělat výrazně levněji, a dokonce váš projekt teď Pošta Partner Plus to otáčí úplně opačně, že málem obce za to budou ještě platit, že tam můžou mít poštu, to bych bral skoro jako absurdní řešení, ale také možné. To, že jste to nevyužili, a pan ministr Rakušan byl například odboráři ještě předtím, než usedl do horkého křesla ministra vnitra, na všechny věci kolem Pošty upozorňován, je taky pravda.

Ale víte co?

Promiňte, pane ministře. 300 dolů znamená, že 300 poboček zmizí. A jenom připomenu, že Pošta má obrat zhruba 22 miliard, a vy tím chcete asi 700 milionů ušetřit. A lidé z těch sídlišť se obrátí na někoho jiného, nebudou chodit na poštu. Je to smutné, je to bez přípravy. Děkuji. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou nevidím.

Děkuji za slovo. Protože máme málo času, tak svůj projev velmi zkrátím, protože co se týče obecné části o tom rušení poboček, že to není správné, o tom jsme tady už mluvili dlouhou dobu. Myslím, že to není třeba znovu opakovat. Podle mě Ministerstvo vnitra nezvolilo správné řešení.

Protože opozici jste tady dneska, pane ministře, jasně slyšeli. A já vám teď přečtu pár odkazů, co na to říká veřejnost. A teď pár konkrétních, zcela konkrétních faktů na doložení toho, že proces zrušení 300 poboček České pošty je jedním velkým fiaskem, který by skutečně odpovědná vláda neměla nikdy schválit, a už vůbec ne v jakémsi režimu pokusomyl. Prostě něco zkusíme, a když zjistíme, že to nevyjde, tak o tom budeme dál jednat. OstravaJih: Na území, kde žije přes 100 000 lidí, nyní zbudou pouze dvě pobočky, což bude představovat nejhorší dostupnost této služby v rámci celé republiky. V jiných městech se srovnatelným počtem obyvatel, například v Českých Budějovicích, což není ode mě nic proti Jihočechům, jen ukazuji na nesmyslnost tohoto projektu, má naopak zůstat šest až sedm poboček.

Protestní dopisy ministrovi už zaslali i primátor Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje. Protestní dopisy také upozorňují na chystané zrušení pobočky v Horní ulici v Hrabůvce, kde radnice nedávno provedla rekonstrukci tohoto objektu právě pro potřeby České pošty. To je zajímavé. Svaz měst a obcí rovněž nesouhlasí s postupem vlády při transformaci České pošty. Odmítá, aby výběr 300 rušených poštovních poboček předcházel jednáním se zástupci měst a obcí. Svazu se nelíbí to, že výběr poboček ke zrušení by měl předcházet jednáním se zástupci měst a obcí.